Děkuji.

Mně to prostě přijde nefér a nelogické.

A zatím tedy nevím vůbec o ničem, co byste navrhli.

Přitom právě tím, že už je v projednávání, tak bychom byli schopni to přijmout dostatečně rychle.

Stejně tak ti dohodáři, kteří platili pojistné, by měli mít nárok alespoň na nějakou pomoc.

Budou dál tak zasekané, jako jsou dnes, a tu pomoc nebude možné dělat efektivně.

Děkuji za pozornost a jsem zvědavá na odpověď paní ministryně.

Děkuji.

Prosím. Děkuji za slovo. Já, doufám, už naposledy v této debatě. Jedna věc jsou dohodáři, kteří to mají jako hlavní zdroj příjmů.